Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Ptám se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy?

Jak jsem již zmiňoval v úvodu, využívám tedy tady ustanovení jednacího řádu § 92 a žádám, abychom nechali potom hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. Já vám děkuji za tento návrh. Ptám se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. A chci se zeptat na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Chcete závěrečná slova?

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, zda je zde jiný návrh na přikázání? Nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a ptám se, zda má někdo návrh na přikázání k projednání ještě dalším výborům nebo výboru? V obecné rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty na projednání o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.